Ano, někteří mi říkají, abych vrátil 50 milionů, aby ta firma vrátila 50 milionů. Pokud si pamatujete, tak já jsem tehdy řekl ano. Abych ukázal, že skutečně nešlo o peníze. Ano, moje rodina chtěla podnikat. A proč by nemohla? Proč?

Nic nebylo! Nic nebylo.

Takže já si myslím, že pokud jste dobře vnímali, co jsem říkal, tak každý musí potvrdit, že je to nesmysl.

Výsměch nejen vám, vážené poslankyně a poslanci, ale všem občanům této země.

Dle policie byly v žádosti o dotaci tyto nepravdivé údaje: údajně nepravdivá délka úvěru. Toto tvrzení policie je nepravdivé, protože nejpozději v době podpisu smlouvy o poskytnutí dotace poskytovatel ROP Střední Čechy který samozřejmě teď rozhoduje politicky, protože je tam složení politické takové, jaké je obdržel kopii úvěrové smlouvy s výslovně uvedenou délkou úvěru. Takže ROP dobře věděl, že Agrofert je strategický partner a že Agrofert ručí za ten úvěr. Věděli to dobře. Potom policie vyčítá žádosti údajně nepravdivé ekonomické výsledky na deset let dopředu.

Potom je tam údajně nepravdivé prohlášení o malém a středním podniku. Nepravdivost prohlášení dovozuje vyšetřovatel právě z výše popsaných tzv. údajně fiktivních převodů akcií.

Teď bych se rád vyjádřil k OLAFu.

A proč se tak domnívá?

A víte proč? Protože ty žádosti o úvěr neřekly, že podváděli s emisemi.

A mimochodem plno poslanců Evropského parlamentu kritizuje.

Takže já se musím smát, když tady Bakalovy noviny říkaly, jaká je to super organizace a jak vlastně to všechno je nezávislé.

A samozřejmě že ta kauza byla zpolitizovaná i v té Evropě.

Potom tady asi potěším pana kolegu Okamuru.

Takže zpráva OLAFu nepřinesla žádné přesvědčivé důkazy o přímé účasti pana . A teďka vlastně on tam zneužil to postavení...